Co se týká pozměňovacího návrhu, který jsme dali dohromady s kolegy a s kolegyní, tak si myslím, že stojí za to říct, že uvedený návrh byl projednán na úrovni Ministerstva školství a následně upraven tak, aby vyhovoval v podstatě i požadavkům úředníků. Děkuji.

Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

Hlavní důvod, proč zřizovatel: protože úplata se vypočítává v podstatě z provozních nákladů toho školského zařízení a v podstatě celé provozní náklady financuje zřizovatel, tak se domníváme s kolegy poslanci, kteří se mnou předkládají tento pozměňovací návrh, že by měl i právě o výši úplaty zřizovatel rozhodovat. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Kritici novelu označují za dekvalifikační a deprofesionalizační, neboť podle nich ohrožuje kvalitu vzdělávání tím, že zavádí právě institut uznávání kvalifikace učitele někomu, kdo ji ve skutečnosti nemá, kdo nemá pedagogické vzdělání, což není možné v žádné jiné zemi Evropské unie. Často se uvádí argument, že dobrý učitel nepotřebuje papír, nepotřebuje školu.

Odborná veřejnost varuje před snahou Ministerstva školství snížit požadavky na kvalifikaci učitelů u zákonně regulované profese v době, kdy naopak rostou nároky na profesionalitu učitelů. Na jednu stranu si uvědomuji, že snížení požadavků na kvalifikaci učitelů není dobrá cesta, a chápu stanovisko vysokých škol vzdělávajících učitele, na druhé straně nemohu být hluchá k hlasu ředitelů, kteří potřebují občas a někde zaměstnat nekvalifikovaného učitele, aby vůbec mohli zajistit výuku ve škole, a to především odborných a přírodovědných předmětů. Uznání kvalifikace však není jediný kontroverzní bod novely.

Provázející učitel provází studenta učitelství během jeho pedagogické praxe, je mu oporou při řešení prvních problémů, může mu poskytnout zpětnou vazbu na jeho působení a tím zlepšit jeho připravenost na samotnou profesi.

Je jen škoda, že se opět zapomíná na mateřské školy, kde by pozice třídního učitele rovněž měla své opodstatnění, stejně jako na základní nebo střední škole. I v mateřských školách učitelka vede administrativu spojenou s výkaznictvím ohledně dětí, jedná s rodiči možná ještě více než na základních či středních školách a příplatek za třídnictví by si tedy zcela jistě také zasloužili. A třeba na Slovensku to tak je, tam je pozice třídního učitele uzákoněna i pro mateřské školy. Jsem do rozpravy přihlášena ještě jednou a zdůvodním, představím své pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, paní poslankyně Mádlové.